Je to výbor, který funguje neveřejně.

Nic, dobře.

Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl podpořit také ten návrh po poradě v našem klubu na 19 členů.

Pro volby, ano pro volby.

Je to sdružení podle článku 7 přílohy číslo 2 jednacího řádu za účelem voleb na ustavující, případně druhé schůzi, protože na první, ustavující schůzi nestihneme naplnit výbory, ani nemůžeme stihnout ze zákona. Tak nám tady neříkejte, na jak dlouho to je nebo ne, nechte to na nás. Pokud to bude všechno dobře, tak to budeme mít velmi rychle hotovo.

Takže to není žádný takzvaný bok. Je to sdružení klubů za účelem voleb podle jednacího řádu.

Ještě vidím přihlášku pana poslance předsedy Farského a ještě pan předseda Michalík.

Děkuji.

Chtěl jsem se zeptat, jaké jsou ty důvody, proč tedy je nyní předkládán na základě jednání, které probíhalo tak, že přišly návrhy na 11, 13 a 15 členů, proč výsledek není v tomto rozmezí, ale někde úplně mimo je 19 členů.

Protože když se podíváte na tu tabulku, tak při 18 členech má hnutí ANO 7 členů a při 19 členech má hnutí ANO 8 členů. Čili zase se přišlo s tím, že je to nějaká číselná manipulace, která vyhovuje hnutí ANO.